Stanovisko garančního výboru je pozitivní. Pan ministr? Děkuji.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Stanovisko garančního výboru je pozitivní. Pan ministr?